Nicméně ten zákon, tak jak byl konstruován a znovu zdůrazňuji, že jsem hlasoval tehdy proti přijetí tohoto zákona , žádný takovýto mechanismus korekce nebo narovnání neobsahuje. To je ten problém. Ten zákon nemá dopředu definovaná pravidla, jak v takovýchto situacích postupovat. Nicméně jsem rozhodně pro to, aby vláda zmapovala výsledky všech soudních sporů, a jsem rozhodně pro to, aby následně proběhlo jednání s církvemi. Já děkuji, pane premiére. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž rozpravu končím. Táži se nyní pana poslance Karla Fiedlera, zda chce navrhnout usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

V tuto chvíli nemá asi smysl navrhovat usnesení. Děkuji. Děkuji a tudíž tuto interpelaci končím. Přistoupíme k další interpelaci. Ministr zemědělství Marian Jurečka odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci výběrového řízení na obsazení pozice ředitele závodu FrýdekMístek státního podniku Povodí Odry. Otevírám rozpravu a do ní se hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pan ministr odvolal ředitele státního podniku Povodí Odry. Opakovaně jsem říkal, že na to má plné právo a v tom žádný problém není. Kdyby to takhle jednoduše řekl v odpovědi na moji první interpelaci, tak už bych neměl druhou a myslím, že ani Poslanecká sněmovna by nevyslovila nesouhlas s jeho odpovědí.